Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jménem poslaneckého klubu hnutí ANO požádal o přestávku v délce pěti minut před hlasováním o usnesení.

Budeme hlasovat o nesouhlasném stanovisku Sněmovny s touto interpelací. Zahajuji hlasování. Ptám se tedy, kdo je pro nesouhlasné stanovisko? Kdo je proti? V hlasování číslo 159 je přihlášeno 93 poslanců a poslankyň, pro 36, proti 47. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechno z tohoto.

Jedná se o sněmovní tisk 601. Paní poslankyně Balcarová není přítomna, takže interpelace propadá a nebudeme se jí dále zabývat. A dále zde je interpelace pana poslance Lubomíra Volného ve věci životní situace pana Karla Krainy. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Lubomíra Volného ve věci životní situace pana Karla Krainy. Zahajuji rozpravu a prosím pana poslance. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl požádat o přerušení jednání do přítomnosti pana premiéra. Děkuji. Zopakuji, že budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti pana premiéra. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti přerušení? V hlasování číslo 160 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 48, proti 29.